Prostě už jsou v tak zoufalé situaci senioři, kteří celý život pracovali a slušně žili, že už nemají ani na základní potraviny. To je šílený, to je otřesný.

Doteď jsou tam květiny, doteď jsou tam svíčky.

To není pravda, nikdy není špatně nechat slušným a pracujícím lidem více peněz v peněženkách. Naopak tam, kde je potřeba sáhnout na peníze, to už jsem tady popsal, jsou ty zbytné výdaje, které nesměřují ke slušným lidem a k našim podnikům, které poctivě platí daně a zaměstnávají občany.

Takže ty naše důvody, proč my nesouhlasíme s tím rozpočtem, to jsem tady uvedl. Je to jiný důvod, než uváděl pan prezident Zeman, nicméně se shodujeme v tom, že ten rozpočet je špatně, a jsem rád, že i pan prezident dal za pravdu postoji SPD, byť z jiného důvodu, že ten rozpočet je prostě chybný, je prostě nevyhovující a my takový rozpočet podporovat nebudeme. Děkuju za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.